Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Jeho usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 275/7. Vítám mezi námi pana senátora Karla Kratochvíleho. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřil pan senátor. Prosím, pane senátore.

A kde máme navrhovatele prosím?

Jinak to prostě není možné. Ano, pane předsedo, předběhl jste mě. Chtěl jsem tak učinit. Jestliže není přítomen nikdo z navrhovatelů, tak budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu. Přivolám naše kolegy z předsálí. Zahajuji hlasování o přerušení tohoto bodu do přítomnosti alespoň jednoho z navrhovatelů. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.